A znova říkám, je to k diskusi, není to v programu pro příští volby. Takže kolegové, kolegyně z ANO, můžete být v této věci klidní.

Děkuji, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, předstupuji před vás, abych vás požádal o podporu mého pozměňovacího návrhu ke sněmovnímu tisku 1230 , nebo chceteli, 1230 .